Takže ještě jednou.

A já jsem se chtěl tady zeptat, protože my jsme tady v § 90, to znamená, je to tady jedno hlasování, nedají se dát pozměňovací návrhy, u devadesátky se nedají dát pozměňovací návrhy. Nedají se dát pozměňovací návrhy, ne že dají. To je princip devadesátky, že je jenom jedním hlasováním. To znamená, já se chci zeptat pana navrhovatele, jak on a jeho kolegové se, jakým způsobem se postaví k tomu návrhu, který se týká téhož zákona, novely nebo zákona o podporovaných zdrojích energie, který má těm lidem skutečně reálně ušetřit, aby aspoň tu část, která se v té faktuře týká podporovaných zdrojů energie, spousta lidí to ani neví, že to platí, tak jestli to podpoří.

Tady jenom připomínám, že z těch všech návrhů je jeden senátní, tři vládní a dva návrhy poslanců.

Děkuji vám. Chcete s faktickou poznámkou?

Nezlobte se na mě. To jsou dva odlišné návrhy, a tady jako ten náš návrh poslanecký v tuto chvíli, ten se na této schůzi týká podpory biomasy.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Jako první se přihlásil pan poslanec Nacher, další přihlášenou je paní poslankyně Peštová. To jsem řekl, to je ve stenozáznamu. Různé materie, byť stejný zákon. Ale já jsem toho chtěl využít k tomu, abych položil dotaz, koneckonců jsme si to řekli na chodbě, že se na to i zeptám, protože když už ten zákon je tady otevřen, a to se týká biomasy, já tomu rozumím, ale my když tady hovoříme obecně o této problematice, tak ti lidé se na to ptají a zajímá je to.

A to mně přijde, jako že ten dotaz já můžu položit a vy můžete a nemusíte odpovědět. Že to spolu nesouvisí, to jsem já řekl už v tom. Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová.

Ten zákon, jakmile je jednou otevřen, tak do toho zákona můžete vkládat pozměňovací návrhy a je úplně jedno, jestli můžete.

V každém případě jakmile ten zákon otevřete, tak do toho zákona můžete dát v podstatě cokoliv. Tak to prostě je. Pak se mohu bavit o tom, jestli je to přílepkem, nebo to přílepkem není. Pro mě přílepek je v momentě, když přes zákon otevírám jiný zákon, který není vůbec otevřený. To je pro mě opravdu přílepkem.

Můžou se zkrátit lhůty a může se to tam dát.

Ale v každém případě my se tady celou dobu snažíme něco prosadit a toto by pro nás bylo i řešení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Adamec chce reagovat ještě? Děkuji, pane předsedající.

Jde o případ dobré spolupráce napříč politickými stranami, byť jsme před chvilkou slyšeli málem něco jiného.